Já nemám problém s tím, pokud to bude až za tím návrhem pana Výborného, pokud projde návrh pana Výborného.

Já si myslím, pane předsedající, že máme nejprve zařadit bod, v rámci kterého teprve o tom máme jednat a hlasovat. Mám podezření.

My teď nebudeme hlasovat o zkrácení.

Návrh byl přijat.

Ještě v těch všech poznámkách se musíme vrátit k návrhu pana poslance Radima Fialy, protože vy jste měl ještě návrh poté, co jsme zařadili bod, aby byl jako první bod dnešního jednání. Takže k tomuto hlasování se ještě vrátíme.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat a je to zařazeno jako bod číslo 1.

Prosím, pan předseda klubu ODS. Takže budeme hlasovat jednotlivě. Já zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. A jako poslední je to bod číslo 13, tisk 531, horní zákon.

Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo.

Dobře. My jsme to diskutovali omlouvám se, děkuji za slovo, pane místopředsedo.